Proti mému postupu. Tak, máme ještě nějaký další zájem o vystoupení?

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se také podívala na tu podpisovou listinu, je to i více než dvacet poslanců, tak nebudu číst ten zbytek, který tady přečten nebyl, ale myslím si, že byste měli mít dostatek odvahy se za svého kolegu tady postavit i veřejně. To znamená hlasovat o tom bodu a nikoliv jej vetovat.

A pokud vám toto přijde skutečně jako něco běžného, přípustného, normálního, tak se přece za to nemusíte stydět a můžete pro to jasně zvednout ruku, nebo respektive zvednout ruku proti tomu, aby se něco takového tady vůbec projednávalo. Všichni to víme, nemůže sem do jednacího sálu přijít jen tak někdo. Je tady ochranka, je tady celá řada pravidel, která musíme respektovat, ať už je to v jednací den, nebo je to mimo jednací hodiny. A ta pravidla byla zřejmě porušena. Další pravidla, která byla porušena, byla pravidla slušného chování. A to je něco, na čem bychom se snad mohli shodnout. Teď v této diskuzi, která se od včerejška odvíjí, jsem zaznamenala třeba i výtky určitých občanů, kteří psali: Já jsem učitel, a jak teď budu říkat dětem ve školách, že toto chování není přípustné? Že prostě toto je věc, která je za hranou? Vy se tady podivujete někteří, ale já si myslím, že je to zcela relevantní výtka.

Jsem dokonce přesvědčena o tom, že politické funkce lidi nemění, jen ukazují skutečnou podstatu těch lidí a jejich skutečné vlastnosti.

Tak děkuji.

Na základě dohody vedení Sněmovny a s některými předsedy poslaneckých klubů stahuji svoji námitku s tím, že je dohoda na tom, že ten postup změníme a jednoznačně se na tom domluvíme na grémiu. Tolik za mě.

Nemáme, takže přistoupíme postupně k hlasování o návrzích.

Dále tady máme návrh předsedy poslaneckého klubu ČSSD pana poslance Chvojky.

Takže všichni víme, o čem hlasujeme.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Jako poslední návrh na úpravu pořadu schůze Poslanecké sněmovny tady mám návrh paní poslankyně Pekarové Adamové.

Pro 46. Proti 55.